Za tímto účelem byla vytvořena na Ministerstvu spravedlnosti pracovní skupina složená ze soudců, státních zástupců a zaměstnanců příslušných odborů Ministerstva spravedlnosti.

Kromě těchto dílčích změn předkládaná novela přináší i změny komplexnějšího charakteru, a to v oblasti za prvé stanovení příslušnosti soudu k úkonům v přípravném řízení, za druhé zjednodušeného předání a vydání. Ke stanovení příslušnosti soudu k úkonům v přípravném řízení.

Návrh skupiny 27 poslanců Poslanecké sněmovny byl Ústavním soudem zamítnut. Předmětem posuzování Ústavního soudu byla napadená ustanovení jednacího řádu státního zastupitelství, která řeší otázku příslušnosti státního zástupce. Ústavní soud se těmito hledisky zabýval i z hlediska jejich propojenosti s právní úpravou příslušnosti soudu, zejména s právní úpravou obsaženou v § 26 trestního řádu.

Uvedená kritéria vymezená v citovaném nálezu Ústavního soudu však nejsou vyhovující v oblasti mezinárodní justiční spolupráce. V případě, že je požadována justiční spolupráce po České republice, v České republice trestní řízení neběží, proto jsou kritéria uvedená v § 18 trestního řádu pro určení příslušnosti soudu k provedení úkonu, jeli žádána spolupráce ve fázi, kdy v cizím státě běží přípravné řízení, nevhodná, neboť jsou koncipována zejména na případy, kdy je trestný čin spáchán v České republice. V úvahu tak přichází zejména určení příslušnosti soudu podle zbytkového kritéria, tedy podle toho, kde trestný čin vyšel najevo.

Do části třetí hlavy I upravující právní pomoc se proto navrhuje doplnit zvlášť ustanovení stanovující odchylně pravidla pro určení místní příslušnosti soudu příslušného k provedení úkonu pro účely vyřízení žádosti o právní pomoc cizozemského orgánu nebo zajištění výkonu evropského vyšetřovacího příkazu ve fázi, kdy je vedeno v cizím státu přípravné řízení. Zejména skutečnosti s aplikací ustanovení o zjednodušeném předání, které je v praxi nepoměrně častější než zjednodušené vydání, ukazují, že stávající právní úprava je v jednotlivých krajích České republiky uplatňována velmi rozdílně.

V takovém případě státní zástupce v průběhu tohoto vazebního zasedání navrhne ústně do protokolu přímo vzetí do předávací vazby nebo vzetí nejprve do předběžné vazby a po vzdání se práva stížnosti přeměnu předběžné vazby na vazbu předávací. Pokud vůči rozhodnutí o vzetí do předávací vazby nebo o přeměně předběžné vazby na vazbu předávací dojde ke vzdání se práva stížnosti, je předání osoby realizováno, aniž by bylo možné následně přezkoumat, jakými právními úvahami, zejména pokud jde o takzvané neprolomitelné důvody pro nepředání, se státní zástupce nebo také soud řídil, respektive proč bylo konstatováno, že v daném případě nebyly shledány žádné překážky pro předání.

Prosím, vaše dvě minuty. Paní předsedkyně, děkuji. Přicházím s procedurálním návrhem. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji klubu hnutí ANO Tomáši Kohoutkovi za brilantní zpravodajskou zprávu na rozdíl od toho, co tady předvedl pan kolega z TOP 09 Kolář. Chtěla bych navrhnout přerušení tohoto bodu na deset minut, a to z toho důvodu, aby se pan zpravodaj stihl připravit a předložit nám důstojnou zpravodajskou zprávu, nikoliv s odkazem na to, že je to všeobecně známý text.

Vzhledem k tomu, že počet přítomných se již ustálil, opakuji, že hlasujeme návrh na přerušení daného bodu na deset minut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přednesený návrh?

Návrh nebyl přijat. Pokračujeme tedy faktickou poznámkou paní poslankyně Ožanové. Prosím, máte slovo.

Víte, já jsem zpravodajkou více tisků. Máme tady dlouhé diskuse o tom, jak má vypadat či nemá vypadat práce zpravodaje.